Jak již uvedl pan ministr, transpoziční lhůty uplynuly ke konci roku 2013 a je potřebné tento návrh projednat a schválit v co nejkratším termínu. Navrhovatel změny zákona, Ministerstvo dopravy, žádá, aby souhlas mohl být vysloven již v prvním čtení dle § 90 zákona č. 90 odst. 2 a já jako zpravodaj tohoto tisku doporučuji a navrhuji schválení návrhu podle tohoto paragrafu. Děkuji. Nyní se přihlásila paní poslankyně Černochová, takže máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne.

Dobře. Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, není možné postupovat podle § 90 odst. To znamená, že zákon budeme projednávat řádně, nikoli ve zkráceném režimu. V tom případě otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se přihlásil do obecné rozpravy. Takže pan ministr. Máte slovo, pane ministře. Děkuji za možnost vyjádření. Samozřejmě je mi líto, že dva poslanecké kluby vetovaly takto důležitou směrnici a umožnily tak pokračování sporu Evropské komise vůči České republice. Ale z tohoto důvodu a proto, že to považuji za důležité, dovoluji si navrhnout, aby bylo projednání tohoto zákona přikázáno hospodářskému výboru a jeho lhůta zkrácena o 30 dnů. Hospodářský výbor? Děkuji. Dobrý den, pane předsedající. Jenom abychom se z té Evropské komise nevyděsili. Stačí říct, že je to v legislativním procesu. Já myslím, že je to úplně jednoduché, protože kdyby nebyly předčasné volby, tak ten zákon byl přijat, není nějak kontroverzní.

Děkuji za to, že to budete respektovat. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Velmi často zapomínáme, že taky přijde nová Evropská komise.

Děkuji. I tak děkuji kolegům, že se ztišili, je to příjemnější pro projednávání. Dalším přihlášeným je pan ministr, máte slovo. Určitě souhlasím s komentářem pana poslance Stanjury, nicméně měli bychom opravdu zvážit, že to, co můžeme udělat, a zabránit tak procesům, které Evropská komise v jakémkoli složení může vůči České republice udělat, tak bychom měli k tomu přistupovat s řádnou péčí a nedávat zbytečně důvody, pokud jak sám poslanec Stanjura říká tento zákon není plně kontroverzní. Myslím si, že v České republice nám hrozí daleko víc problémů i v souvislosti s posuzováním vlivu na životní prostředí. Neměli bychom plýtvat a dráždit Evropskou komisi v jakémkoli složení, aby postupovala vůči České republice. Co se týká lhůt, které navrhuji, tak jedním z důvodů, který tam je, je otázka registrů, protože já jsem jednal se zástupci Spolkové republiky Německo a zejména otázka výměny informací ve vztahu k přestupkům a řidičským průkazům je z pohledu spolkové republiky velmi negativně vůči České republice vnímána. Takže proto jsem navrhoval zkrácení, protože my budeme muset samozřejmě připravit i záležitosti, co se týká centrálního registru vozidel v projektu RESPER, který na to navazuje, ale pokud by to hospodářský výbor a Poslanecká sněmovna schválily a projednaly ve lhůtě 30 dní, tak si myslím, že to je dostatečný kompromis. Děkuji vám. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat jednak zkrácením lhůty na projednání a návrhem přikázání výborům k projednání.

Zahajuji hlasování s tím, kdo souhlasí, aby lhůta k projednávání zákona byla zkrácena na 30. dnů. Zahajuji hlasování číslo 41.

Případně kdo se zdržel? Končím hlasování číslo 41. Přítomných v sále je 137, pro bylo 112. Nyní pan předkladatel navrhl, aby byl tento návrh zákona dán k projednání hospodářskému výboru. Táži se, zda máte někdo ještě návrh na projednání v jiném výboru. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování číslo 42. Děkuji vám. Kdo se zdržel? Končím hlasování číslo 42. Přítomno v sále je 139, pro přikázání do hospodářského výboru bylo 138. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání do hospodářského výboru, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji navrhovateli i předkladateli.